A nyní poprosím také o vystoupení ověřovatele, kteří nám sdělí výsledek hlasování. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi sdělit výsledky hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo 81 poslankyň a poslanců, proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovalo 102 poslankyň nebo poslanců. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna návrh usnesení na vyslovení nedůvěry vládě nepřijala. Děkuji. Já konstatuji, že Poslanecká sněmovna návrh usnesení nepřijala.